Každopádně bych chtěl reagovat na to, co říkala paní zpravodajka.

Přece většina těch mužů a žen jsou normálně na svobodě.

Takže já to kladu bohužel za vinu a teď nechci mluvit jenom o stávajícím ministru spravedlnosti, protože to je věc, která je problémem už mnoho, mnoho, mnoho let, i za vlád ČSSD, beru to i na sebe, chci být spravedlivý, a tam by se mělo něco udělat.

Takže až bude systém fungovat, tak potom žádné zálohované výživné nebude potřeba. Tudíž poprosím ještě jednou, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, abyste podpořili do sociálního výboru jak zálohované výživné, tak náhradní výživné.

Já také děkuji. Prosím, paní poslankyně.